Izvolite. Ovaj član 39. govori o pravu lica koja učestvuju u sprovođenju praktične nastave u srednjem stručnom obrazovanju da podnesu zahtev za izdavanje licence instruktora. Ne vidim smisao ovog člana ukoliko nema, to jest ako nije definisano neko olakšanje za one ljude koji već učestvuju u obrazovanju mladih kroz program praktične nastave koja do sada postoji i o kojoj smo slušali od brojnih poslanika ovde, navodeći primere iz svoje sredine, kako tzv. dualno obrazovanje već postoji u njihovoj sredini. Ne postoji. Donošenjem ovog zakona o lažnom dualnom obrazovanju ono neće postojati ni dalje, ali je pitanje – zašto, ako već postoji ovaj član, nije dodato da li ti ljudi, da kažem, po nekoj drugačijoj proceduri mogu da dobiju licencu? Licenca podrazumeva polaganje kursa od 40 sati, ispunjavanje određenih uslova, navodi se tamo, ne znam u kom članu, ko snosi troškove i slične stvari, ali to podrazumeva da neko ko prvi put želi da se uključi u proces obrazovanja mladih u srednjem stručnom obrazovanju, po ovom novom zakonu o tzv. dualnom obrazovanju, može da dobije licencu. Već sada postoje primeri i ti mladi ljudi iz Niša, verovatno iz nekih drugih srednjih stručnih škola, verovatno idu negde na neku praksu, kako se to do sada zvalo, i neko je sa njima tamo nešto radio. Da li sada ti ljudi treba da prođu istu praksu, istu proceduru da bi dobili licencu? Ako treba, onda je ovaj član potpuno besmislen. Šta znači imaju pravo? Po ovom zakonu svako ima pravo, ako ga poslodavac odredi da bude instruktor, da podnese zahtev za licencu i ne razumem smisao ovog člana, ukoliko nema nekih daljih odredbi. Izvolite. Zahvaljujem, gospodine Arsiću. Dame i gospodo narodni poslanici, član 39. takođe treba da se obriše iz prostog razloga što, kada su u pitanju licence, opet dolazimo do toga da je Privredna komora ta koja određuje kako i na koji način će deca u Srbiji, u narednom periodu, moći da se obrazuju, pod kojim uslovima i ko su instruktori koji će o njima voditi računa. Dakle, u Strategiji obrazovanja, ponavljam, apsolutno ovakve stvari nisu moguće, niti Privredna komora treba da preuzima ingerencije Ministarstva prosvete. Šta će nam Ministarstvo prosvete ukoliko Privredna komora Srbije i nekoliko tajkuna sa nekoliko privatnih firmi, kojima je interes da dobiju jeftinu radnu snagu, treba da vaspitavaju, odnosno obrazuju decu u Srbiji? Na ovaj način ćemo doći do toga da će one firme koje su u poslednjih pet godina doživele neverovatan rast, usled nameštanja tendera, usled poslova koje omogućava partija na vlasti, moći pored svega toga da dobiju jeftinu radnu snagu koju apsolutno neće plaćati, dakle, uz instruktore koji će toj deci govoriti šta i kako da rade, koji će imati licencu upravo uz saglasnost tih firmi. Na kraju ćemo doći do toga da ćemo imati užasno veliku eksploataciju jeftine radne snage i vraćanje dečijeg rada koji je ukinut, ponavljam, pre 150 godina, i to je ono što je apsolutno jedini cilj Ministarstva prosvete, Privredne komore Srbije, a to je profit preduzeća koja su u poslednjih pet godina, uz podršku SNS, doživele ogromne prihode i ogroman rast. Zahvaljujem. Izvolite. Hvala. Još jedan apel da povučemo ovaj štetni zakon o dualnom obrazovanju iz procedure i da se umesto toga počnemo kvalitetno baviti reformom osnovno-školskog obrazovanja. Naš Ustav kaže da je osnovno obrazovanje obavezno i besplatno. To je teorija. Prvi deo te teorije tačan je i u praksi. Naše osnovno obrazovanje je obavezno, obuhvat nam je solidan, 98% Međutim, drugi deo tvrdnje da je ono i besplatno apsolutno nije tačno. Troškovi vezani za osnovno obrazovanje koji padaju na teret roditelja dostižu enormne cifre. Prvi udar je u septembru kada roditelji treba da plate troškove nabavke udžbenika. Prosečno domaćinstvo u Srbiji prihoduje 57.000 dinara mesečno. Troškovi nabavke udžbenika iznose između 10 i preko 17.000 dinara po detetu. Mi se žalimo da nam je natalitet loš, a kažnjavamo roditelje koji imaju više od jednog deteta činjenicom da moraju sami da nabave udžbenike umesto da ti troškovi budu pokriveni iz budžeta Republike Srbije. Apelujemo da se resursi koji su opredeljeni za primenu ovog dualnog obrazovanja preusmere na nabavku udžbenika o trošku budžeta za svu decu u Republici Srbiji, ne bi li se roditelji rasteretili ovog troška i ne bi li naše osnovno obrazovanje stvarno postalo besplatno. Hvala. Na član 39. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Marko Atlagić i Marijan Rističević. Izvolite. Uvaženi potpredsedniče Narodne skupštine gospodine Arsiću, ovde se govori o izdavanju licence. Prosto ne mogu da shvatim da pojedini poslanici iz opozicije ili zaista ne čitaju ove članove zakona ili ne žele da vide ono što u njemu piše. Dakle, sasvim je logično da se izdaje licenca itd. Nadalje, ne mogu da shvatim da prethodni govornik ne zna da je interes Privredne komore ujedno i interes poslodavca i interes škole. Pa, molim vas, nije interes poslodavca jeftina radna snaga, nego dobit. Ako mu je bolja radna snaga, kvalitetnija, obučenija ima i on dobiti i država i svaki radnik. Pa, to uče deca u osnovnoj školi, to sad učenici koji nas gledaju i oni to vrlo dobro znaju. Zato apelujem na učenike da ih zaista lažu ovi predstavnici koji zaista tumače. Nadalje, da će biti neravnomerni razvoj, obrnuto je. Rezultati će biti veći ako je učenik završio dualno obrazovanje, bez obzira da li je on u Beogradu ili je on u lokalnoj zajednici, bilo gde da se ona nalazi. Stoga još jednom apelujem i na naše učenike da ne veruju u ono što ovde ne piše, nego što piše. Uostalom oni to vrlo dobro znaju i oni nastavnici koji sa njima rade. Dame i gospodo narodni poslanici, ovi što dobacuju me omesti ne mogu, samo mi nije jasno – dva , tri dana već čovek dobacuje, dobacuje, kad bih ja to njima radio bio bi na TV Dnevniku zato što bi to organizovala kuma Vuka Jeremića, koja uređuje dnevnik. No, da se vratim. Instruktori su u pitanju i ovde je temu pogrešilo onaj instruktor za kugle ili instruktorka natalne karte itd, govorila je o besplatnim udžbenicima. Nadam se da nije mislila i na besplatne natalne karte, na besplatne kugle, itd. Nadam se da ovaj instruktor za „hajnikena“ za „tuborge“ i druga ostala piva nije mislio na takvu vrstu instruktora, ali ja, gospodine ministre, mislim da treba da nabavimo kvalitetne instruktore i ovo školstvo onda neće biti besplatno, a učenici mogu nešto i da zarade. (Radoslav Milojičić, dobacuje sa mesta.) Ovi drugovi na „Srbu sisavca“ malo veći sisavci non stop dobacuju, ali me ne mogu omesti. Oni bi verovatno da instruktore obučava „sportsko udruženje šarplaninac“ Evo, ima ljudi iz Smederevske Palanke, pa neka kažu da li govorim istinu. Pa, za milion i 890 hiljada dinara da obučavaju šarplanince kako da se popenju iz Palanku do Šar planine i to bi onda vredelo tih milion i 890 hiljada dinara ili iz „Glibovac“, onaj fudbalski klub čiji su igrači dobijali 4.000 evra kao da igraju u Mančesteru. Mora da im je tamo neki instruktor za sport za trenere obučavao kako na takav način, na lak način prevariti, zaraditi, kako ispumpati novac. Međutim, gde je puno dobacivanja i praznih reči, tu hleba nema, budite sigurni dragi gledaoci. Hvala. Na član 40. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno Vjerica Radeta, Zoran Krasić i Dubravko Bojić, zajedno Marinika Tepić, Zoran Živković, Jovan Jovanović, Aleksandra Čabraja i Sonja Pavlović, zajedno Branka Stamenković, LJupka Mihajlovska, Ana Stevanović, Vladimir Đurić i Jasmina Nikolić, zajedno Marko Đurišić, Miroslav Aleksić, Nenad Konstantinović, Goran Bogdanović i Zdravko Stanković i zajedno Aleksandra Jerkov, Goran Ćirić, Balša Božović, Gordana Čomić, Dragoljub Mićunović, Nataša Vučković, Vesna Marjanović, Dejan Nikolić, Maja Videnović, Radoslav Milojičić, Goran Ješić, Tomislav Žigmanov, Dušan Petrović, Veroljub Stevanović i Dušan Milisavljević.

Ono što je Strategija obrazovanja rekla o zakonu, gospodine Šarčeviću jeste i to da se ne mogu kopirati tuđa obrazovna rešenja, posebno ona koja postoje u zemljama koje ni po čemu ne liče na Srbiju, ne samo po ekonomskom razvoju tih zemalja, već i po obrazovnoj istoriji i reformama koje su te zemlje stotinama godina unazad implementirale u svojim društvima. Dakle, ne možemo se oslanjati na ono što je obrazovna politika u Nemačkoj, Švajcarskoj, Austriji zato što je takva obrazovna politika ne odgovara našem sistemu. Pre svega, nemamo jaku privredu koja je neophodna da se i u teoriji razmišlja o ovako pogubnim rešenjima, nemamo ogroman priliv migranata i slobodnih radnih mesta gde bi se deca migranata, koja ne mogu da se asimiluju, ne mogu da nauče jezik, ne mogu da prihvate evropsku kulturu da se na neki način obrazuju na način da rade poslove koje u našem društvu niko neće da radi, odnosno poslove za koje postoji manjak interesovanja kod radne snage da se obavljaju. Ovde je situacija sledeća, u Švajcarskoj i Nemačkoj ogroman broj škola ne obnavlja ugovore sa preduzetnicima, ogroman broj škola u Austriji i Švajcarskoj već polako napušta sistem dualnog obrazovanja i to je nešto što predstavlja polako trend, jer sledeća faza u koju će stupiti ta razvijena društva neće se apsolutno odnositi na ovako pogubna rešenja. Iz tog razloga vas još jednom molim, imamo još jedan amandman koji glasi briše se, da nikako ne dozvolite da ovakav zakon uopšte bude usvojen. Zahvaljujem. Reč ima narodni poslanik Vjerica Radeta. Izvolite. Mi posle nekoliko dana rasprave dođosmo do pretposlednjeg amandmana na Predlog zakona o dualnom obrazovanju. Kada gledam ova poslednja dva člana, čini mi se da ne treba mnogo da se plašimo, jer zapravo Vlada i nema nameru da ovaj zakon sprovede u životu. Vlada će tek za 60 dana obrazovati, tako je predviđeno, komisiju za razvoj i sprovođenje dualnog obrazovanja, a zakon će se primenjivati tek od školske 2019/

Izvolite. Na kraju rasprave o zakonu o tzv. dualnom obrazovanju, još jednom da ponovimo razloge zbog kojih smo protiv ovog zakona i zbog kojih smo ovako insistirali uz ovu raspravu o amandmanima, gde smo tražili brisanje svakog člana, zašto ovaj zakon je loš i ne treba da se usvoji. Ovaj zakon ne odgovara potrebama Srbije za obrazovanjem, ovaj zakon ne odgovara snazi i stanju privrede u Srbiji. Nije nešto što će doprineti ekonomskom razvoju Srbije. Ovaj model obrazovanja, dualnog, onog pravog dualnog, a ne ovakvog tzv, funkcioniše u visoko ekonomski razvijenim zemljama, a za zemlje u razvoju, kao što je Srbija, potreban je drugačiji model. Model koji će iskoristiti sav ljudski potencijal koji ta zemlja ima, jer naš razvoj ne može da se zasniva na tonama ili količini nekih proizvoda proizvedenim, jer nemamo nažalost privredu koja to proizvodi. Može da se zasniva na inovacijama, na novim idejama, na talentu ljudi, a to je nešto za šta nam nije potrebno dualno obrazovanje, nego je potreban što veći obuhvat đaka koji idu u srednju školu i kojima se pruža maksimalno moguće široko obrazovanje. To je model koji je potreban Srbiji, da li je to finski ili neki drugi, ne moramo da ga zovemo imenom, ali sasvim sigurno nije ovo što imamo. Ovo će, nažalost, kao posledicu imati samo da se poslodavcima koji će biti uključeni u ovaj program obezbedi kratkotrajno jeftina radna snaga, a mladi ljudi će ostati bez perspektive i nastaviće da razmišljaju jedino o tome kako da napuste Srbiju. Izvolite. Hvala. Evo, pretposlednja prilika da apelujemo još jednom da se ovaj štetan zakon ne donese, da se povuče iz procedure i da se umesto toga resursi, finansijski i ljudski, usmere na sveobuhvatnu reformu osnovnoškolskog obrazovnog sistema, kako bi konačno taj sistem počeo da proizvodi inovatore i preduzetnike, a ne ovo što danas imamamo, a to je decu koja treba da idu u dualno obrazovanje, ne bi li postali jeftina radna snaga za inostrane korporacije, koje će ovde doći da ih zaposle za minimalne novce. Mi ćemo decu izlagati potpuno nepotrebnom riziku da ih poslodavci eksploatišu i to maloletnu decu, pre nego što su uopšte do punoletstva došli. Kratko bih se isto osvrnula i na kristalnu kuglu o kojoj je pričao poslanik Rističević dok je branio svoj amandman o zarezu, da, ja vidim budućnost, ona je lepa, u njoj ni poslanika Rističevića, ni SNS u ovom parlamentu nema, a udžbenici su besplatni za svu decu u Republici Srbiji. Hvala.

Na član 40. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Marko Atlagić i Marijan Rističević. Poštovani potpredsedniče, gospodine Arsiću, evo ovaj član, pretposlednji, 40. govori o tome kako Vlada Republike Srbije će obrazovati komisiju u roku od 60 dana. Nije tačno da nije potrebna ova komisija i da je suvišna, kao što predstavljaju predstavnici opozicionih stranaka. Formiranje ove komisije od strane Vlade, gospodine ministre, govori o vašoj ozbiljnosti kao ministra i vašeg Ministarstva i o ozbiljnosti čitave Vlade, pa i predstavnika pozicije, koliko smo ozbiljno prišli ovom zakonu u celini. Zaista sam uveren, ne 90%, nego 100% da će ovaj zakon zaživeti. On je već zaživeo, pokazuje i činjenica da je 1.800 preduzeća već pokazalo određeni interes. Zato ne mogu da shvatim da se ubeđuju naši učenici da ovo nije u njihovom interesu, upravo je u njihovom interesu, u interesu učenika, u interesu roditelja, u interesu Privredne komore, u interesu preduzetnika i u interesu naše države. Reč ima narodni poslanik Marijan Rističević. Dame i gospodo narodni poslanici, da li me ima u kristalnoj kugli, mislio sam da je staklena, ali izgleda da se prešlo na viši nivo. Šta kaže Roska? Kaže da me nema. Moram da vidim šta kaže Griša, onaj iz pojave kradulović Del boj kompani, možda me kod njega ima. Kod njega je bilo svega. Kod njega ima najviše u Inteza banci. Možda oni ne znaju. Inače su oni iz te kristalne kugle. Treba komisiju osnovati da pažljivo prati dualno obrazovanje, to treba što pre, ali i da motri na stečajne upravnike, da namerno ne ubacuju neke firme i neka preduzeća u stečaj, da ovi iz dualnog obrazovanja ne bi imali gde da rade.

Slučaj „nisko gradnja“ kada je sa preduzećem „Nisko gradnja“ zaključio ugovor na 25 godina. Valjda je hajnikena verovao da će na vlasti ostati do penzije. Sklopio je ugovor na 25 godina. Svi pravnici znaju da duže od pet godina nije mogao, ali eto, u Palanku, istina je živa nema piva, ostala je samo pena, popio ga hajnikena, ali i 110 miliona dinara. Idemo dalje, slučaj „komasacija“, država mu prebacila, oni tap, po 320 piva za veče, zato se onaj verovatno i zove Srba Simonović Sisavac, izgleda da su to krupni sisari, ko kitovi da su pili pivo.

Hvala gospodine Arsiću. Ukazujem na povredu člana 108. Znam da ne možete ili ne smete da prekinete omiljenog poslanika Aleksandra Vučića i oličenje SNS, prethodnog govornika, ali vas molim da ovu sednicu vodite u smeru koji ona treba da ima. Sledeći put kada se budem javio za povredu Poslovnika, iskoristiću svoja dva minuta da ovde nabrajam sve ono što je upropastila SNS, ali sada neću jer vas molim da ovu sednicu vodite kako treba.

Da li želite da se Skupština u danu za glasanje izjasni o povredi Poslovnika? Na član 41. amandman u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanici zajedno Vjerica Radeta, Ružica Nikolić i Zoran Krasić, zajedno Marinika Tepić, Zoran Živković, Jovan Jovanović, Aleksandra Čabraja i Sonja Pavlović, zajedno Branka Stamenković, LJupka Mihajlovska, Ana Stevanović, Vladimir Đurić i Jasmina Nikolić, zajedno Marko Đurišić, Miroslav Aleksić, Nenad Konstantinović, Goran Bogdanović, Zdravko Stanković i zajedno Aleksandra Jerkov, Goran Ćirić, Balša Božović, Gordana Čomić, Dragoljub Mićunović, Nataša Vučković, Vesna Marjanović, Dejan Nikolić, Maja Videnović, Radoslav Milojičić, Goran Ješić, Tomislav Žigmanov, Dušan Petrović, Veroljub Stevanović i Dušan Milisavljević. Izvolite. Zahvaljujem gospodine Arsiću. Ono što je važno jeste, ovo je poslednji član koji takođe predlažemo da se obriše kako bi ceo zakon zapravo pao, odnosno Predlog zakona. Dakle, ceo moderan svet teži celodnevnom učenju i celoživotnom učenju, i to je ono što je danas praksa svakog modernog društva, da one talente razvija do krajnjih granica da bi mogli da apsolutno iskoriste sve one prednosti obrazovanja koje jedno društvo ima i koje su neke mlade generacije stekle. Umesto kontinuiranog učenja i celoživotnog učenja, ovde se na potpuno drugačiji način pokušava uvesti trogodišnje učenje. Dakle, umesto celoživotnog učenja imate nešto što traje svega nekoliko godina i to u fabrikama, i to u onim preduzećima gde je cilj profit, a ne cilj kvalitetno obrazovanje kako bi iz takvog obrazovanja izašli građani koji stoje uspravno i koji su gospodari svoje sudbine. Isto tako, dualno obrazovanje direktno dugoročno ugrožava ekonomski razvoj Srbije. Mi se konstantno, i ove godine, i svake naredne ograničavamo na neki rast BDP od 1 do 1,2% Dakle, nestaćemo kao narod, nestaćemo kao građani, nestaćemo kao država i dualno obrazovanje će taj proces nažalost ubrzati. Ne možemo da ponudimo nekom mladom čoveku „Železaru“ u Smederevu, kao način da postane gospodar svoje sudbine, građanin koji ima svoj stav. Samo jedan dan ako ste bili tamo i proveli od takvih isparenja, od onakvih uslova rada, ne možete u 21. veku nekom mladom čoveku ponuditi tako nešto ili nešto slično, kao garanciju da će biti kompetentan na tržištu radne snage u Evropi sutra.

Pravo na repliku, na spominjanje političke stranke, narodni poslanik Vladimir Orlić. Izvolite. Što se tiče ovog katastrofalnog puta kojim smo mi krenuli, uvođenjem dualnog obrazovanja, ja zaista molim, ja praktično apelujem na narodne poslanike da podhitno kontaktiraju sve zemlje EU koje primenjuju ovaj model obrazovanja, da ih obaveste da smo upravo otkrili da su oni na teškoj stranputici i da će propasti. Molim sve koji su ovo slušali, da kontaktiraju predstavnike Švajcarske, predstavnike Austrije i Savezne Republike Nemačke da im kažu da će propasti i moramo podhitno da ih zaustavimo, da ne srljaju u tu propast primenom dualnog obrazovanja. To smo upravo čuli i toliko smo naučili. Pored toga smo dodatno naučili da se ovim uvodi i trogodišnje obrazovanje. Tako da ujedno molim, kada već budete pri slušalici, da kontaktirate i sve one koji se sada, danas, u Srbiji obrazuju po trogodišnjem programu, da ih obaveste da će to tek biti uspostavljeno, dakle da to do danas nije postojalo, to gde oni idu u škole i to što uče, toga nema. Toliko na temu ozbiljnosti i konkretnih stvari kada je reč o zamerkama o ovom zakonu koji je po svoj prirodi dobar, koristan. To dovoljno govori valjda i da se primenjuje ovde gde se primenjuje, gde smo mi na nekoliko mesta pokušali da utičemo na poslanike da prosto povežu jedan i jedan, nije to toliko teško. Ko neće ne mora, nije to naš problem. Na temu odustajanja od evropskih integracija. Ne treba to govoriti onima koji postižu dobre rezultate u tom smeru, koji otvaraju poglavlja. Možda nad tim pitanjem treba da se zapitaju upravo oni koji ga pokreću danas, a koji u duhu dobrih međunarodnih odnosa i saradnje, brutalno vređaju predstavnike EU malicioznim tvrdnjama da su ti ljudi sami protiv evropskih vrednosti, da su sami protiv vladavine prava, da su sami protiv demokratije, slobode glasa, slobode reči itd, i da to, zamislite, sve tolerišu nama ovako groznim i nikakvim. Dakle, prestanite vi da vređate EU.

Izvolite. Jedina dobra stvar u ovom poslednjem članu je što se njegova primena pomera za početak školske godine 2019/2020. godine. Imamo šanse da ovog ministra ili nekog narednog u ovo vreme, skoro dve godine, ubedimo da se odustane od ovakvog koncepta, jer on nije, ponavljam, dobar za Srbiju. On može da funkcioniše tehnološko visokoekonomski razvijenim zemljama, kao što su Švajcarska, Nemačka i Austrija, ali ne u zemlji koja mora ekonomski da se razvija i čiji su najveći potencijali ljudi. Mi treba da iskoristimo ljude, i kada je ova Vlada, poslednja Vlada bila birana u junu mesecu, predsednica Vlade izrekla je jednu rečenicu da je njoj cilj da vratimo poverenje u obrazovanje. Na žalost, u ovih nekoliko dana rasprave ove nedelje i prethodnih nedelja, nije bilo rasprave o tome kako da vratimo poverenje u obrazovanje. Ponoviću vam recept koji sam vam rekao i u junu mesecu ministre, poverenje i obrazovanje najlakše ćete vratiti da proverite diplome svih članova Vlade, svih funkcionera vladajućih stranaka, da vidimo ko je i koliko od njih završilo fakultet, kao što smo mogli ovde da vidimo i čujemo ocene iz indeksa predsednika Republike, ja to pozdravljam, ali bih voleo da vidim recimo indeks ministra Vulina koji je studirao u Novom Sadu, a završio fakultet u Kragujevcu, kako je rekao, brojnih drugih članova Vlade, visokih funkcionera, da vidimo njihove doktorate i razne druge diplome kojima se kite u javnosti, zbog kojih obrazovanje u Srbiji ima ugleda takav kakav ima. Dajte da vidimo sve to, pa ćemo vrlo lako i vrlo brzo doći do povratka o poverenju u obrazovanje. Reč ima narodni poslanik Ružica Nikolić. Izvolite. Predloga zakona o dualnom obrazovanju kojim tražimo i brisanje ovog člana. Član 41. glasi – ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku RS“, a primenjuje se od školske 2019/2020. godine. Ovaj član jasno i nedvosmisleno ukazuje da nema uslova za uvođenje dualnog obrazovanja. Ekonomska i privredna situacija u kojoj se Srbija nalazi ne dozvoljava da se uvede dualno obrazovanje. Da bi se ono uvelo mora postojati jaka privreda, a to kod nas nije slučaj. Zato smatramo da je potpuno besmisleno donositi zakon za koji se unapred zna da neće biti primenljiv u praksi. Ovaj predlog zakona je loše koncipiran i on štiti interese poslodavaca, a ne učenika. Hteli vi to da čujete ili ne, ovim predlogom zakona omogućili ste poslodavcima da učenike koriste kao najjeftiniju radnu snagu, da ih koriste da rade najteže i najprljavije poslove i da će dobijati 70% od minimalne cene rada. Zatim, ovim predlogom zakona, vi pripremate učenike da budu nepismena radna snaga, uništavate buduće generacije umesto da stvorite uslove za kvalitetno školovanje. Takođe bih napomenula da ovim predlogom zakona niste jasno definisali osiguranje učenika za slučaj povreda tokom učenja kroz rad. Uzeli ste u obzir osiguranje samo kod trenutnih povreda, ali šta se dešava kod učenika koji zadobiju teške povrede i ostanu sa trajnim invaliditetom? Izvolite. Hvala. Poslednji član ovog zakona o dualnom obrazovanju i samim tim poslednji amandman poslaničke grupe Dosta je bilo, koji glasi – briše se, još jednom, kao poslednji apel, da se ovaj zakon povuče iz procedure, da se ne donese. Na samom kraju, samo ukratko, da sublimiramo osnovne poruke koje je u ovoj raspravi, kako u načelu tako i u pojedinostima, imala poslanička grupa Dosta je bilo, naš stav u najkraćem mogućem glasi – nama ne treba dualno obrazovanje, nama trebaju besplatni udžbenici. Radujem se predstojećoj raspravi po amandmanima na preostala tri obrazovna zakona o predškolskom, osnovnoškolskom i srednjoškolskom obrazovanju. Hvala. Na član 41. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Marko Atlagić i Marijan Rističević. Reč ima narodni poslanik Marko Atlagić. Uvaženi potpredsedniče Narodne skupštine, gospodine Arsiću, ovo je poslednji član zakona. Koristim priliku da se obratim roditeljima, učenicima i građanima Republike Srbije i da kažem da ovaj Zakon o dualnom obrazovanju predstavlja najveću vaspitano-obrazovnu i radnu pobedu i iskorak naših učenika, naših roditelja, naših nastavnika, poslodavaca, Srpske napredne stranke, ministra Mladena Šarčevića i Vlade Republike Srbije, kao i predsednika Aleksandra Vučića kao inicijatora ovoga zakona, koji će doneti izvanrednu obrazovnu i materijalnu dobit naših učenika, na sreću njihovih nastavnika i njihovih roditelja. Poštovani učenici, sa ovim zakonom vi ćete ući u svet učenja i rada, što je imperativ savremenog naprednog sveta. Svi oni koji su iz bivšeg režima ovih dana bili protiv ovog zakona vratili bi vas u svet nerada, neodgovornosti, materijalne nesigurnosti, a od vas bi stvorili velike lezijedoviće i džabalebaroše, kao što su oni sami bili dok su vodili vlast u ovoj državi. Izvolite. Zahvaljujem. Dame i gospodo, srećom nema me u kugli gospođe Roske, a ni gospodina Gliše, tako da mogu da kažem da ovo dualno obrazovanje omogućava ne samo besplatno obrazovanje, nego i obrazovanje kroz koje nešto može da se zaradi, da kupite i udžbenike i kompjuter. A ovima što viču – nećemo poljoprivredu, hoćemo virtuelnu neku ekonomiju, njima moram da kažem sledeće. Ima stara izreka na selu – kakvo seme poseješ i sadnicu zasadiš, takav i plod možeš da očekuješ. Ovi koji su od javnih funkcija napravili privatne biznise treba da znaju da ovo što danas radimo je upravo to seme i upravo ta sadnica koju ćemo zasejati i zasaditi. Da bi jednoga dana jeli ukusnu voćku, da bi jednoga dana jeli ukusan kolač, sem što ćete seme posejati i drvo zasaditi, morate imati i dobre kuvare, morate da imate i dobre konobare, morate da imate mlinare, morate da imate traktoriste, morate da imate traktore, morate da imate majstore koji će traktore napraviti. Ovi koji nam prigovaraju, moram radi gledaoca da kažem, oni meni liče na ekipu koja secka maglu, onako na sitno, i to želi da proda narodu. Liče mi i na gazdinstva, a takvih je bilo kod nas, liče mi na ljude koji seme koje imaju umesto da zaseju, oni ga skuvaju, pojedu, pa onda kukaju. Izvolite. Poštovani predsedavajući, želim da ukažem na povredu Poslovnika, člana 106. stava 1. - govornik može da govori samo o tački dnevnog reda o kojoj se vodi pretres. I prethodni govornik i onaj govornik koji je govorio pre njega govorili su o svemu, samo ne o onome što je danas tema na dnevnom redu Skupštine. Rasprava se završava i završava se rasprava po 41. amandmanu Predloga zakona o dualnom obrazovanju. Doprinos narodnih poslanika Marijana Rističevića i prof. Marka Atlagića u svakom od ovih amandmana bilo je dodavanje jednog jedinog zareza u tekstu izmena koji predlažu u okviru članova koje žele da menjaju. I u ovom poslednjem 41. članu oni su dodali zarez, ali, nažalost, gramatički neispravno su ga dodali, tj. dodali su ga tamo gde mu nije mesto, ali su uspešno iskoristili vreme da zloupotrebe raspravu o pojedinostima kako bi govorili o svemu što nije tema dnevnog reda danas. Primećujem da ste danas visokotolerantni i u to ime se i nisam javljala za povredu Poslovnika do sada, iako je bilo osnova da se javim za svaki od ovih članova koji su povređeni, pa vas molim da se u danu za glasanje izjasnimo o povredi Poslovnika. Hvala. Koleginice, ja sam pokušao da prema svim poslanicima primenjujem iste kriterijume. Zakon o dualnom obrazovanju ne podrazumeva besplatne udžbenike, je li tako? Možda besplatne strugove, ali ne bih sada o tome. I niko se do sada nije žalio na to. Onda pustite i druge poslanike da imaju svoj način rasprave u vezi nekog zakona, kao što je to i vama dozvoljeno. Izvolite. Zahvaljujem. Dame i gospodo narodni poslanici, reklamiram član 103. st. 7. i 8. Molim vas da preduzmete radnje i, ukoliko je toj poslaničkoj grupi ostalo vremena, da oduzmete dva minuta, s obzirom da neko ko nam je zamerao da se nismo držali dnevnog reda, a odgovarali smo samo na primedbe koje su komentarima iznosili i oni, dakle da oduzmete ta dva minuta jer je ovo bila klasična replika, komentar naših amandmana itd. Ja cenim vašu tolerantnost, ali samo da znate da to može pomalo da eskalira. Naime, gospođa je poznata po tome da je pljunula svojevremeno mene, ali ja mislim da je pljunula sebe. Moja preporuka svima njima je da ne pljuju nas, da pljunu u šake, zavrnu rukave i počnu da rade. Hvala. Izvolite. Ja bih da se zahvalim svim narodnim poslanicima na diskusiji oko ovog zakona i, u stvari, da podsetim još jednom da je ovo samo deo sistema srednjeg obrazovanja koji je vrlo minoran u ovom trenutku, ali ne trebamo da zaboravimo da možda u narednom periodu može da se razvija. Srbija nije prebogata zemlja, ali svakako nije ni puka sirotinja. Neki njen razvoj je vidljiv, ja sam lično poverovao da je to moguće da bude i bolje i brže, tako da sam i prihvatio ovo da radim. Ali, radimo i na promeni svih vidova obrazovanja, što je danas često spočitavano da se to ne radi, a upravo je obrnuto. Ono što je jedino istina, to vreme dolazeće koje je ispred nas samo će potvrditi da li je ova priča bila dobra danas ili nije. Imamo i ono kontrolno vreme, a to je 19, 20 godina, da kažemo – čekajte, izvinjavamo se svima, možda smo pogrešili. Ali, ceneći svo iskustvo koje smo mi u pripremi ovog zakona stekli obilazeći brojne države, nama slične i koje su malo pobegle od nas itd, pokušali smo da uhvatimo trenutak, da damo deci kojoj ovo odgovara šansu, roditeljima i privredi, jer mnoga deca su sama, birajući ovo, prvo popunila dualne profile. Ima izuzetno dobrih dualnih profila. Mislim da ćemo dokazati da je ovo bilo jako dobro. Hvala vam. Pošto smo završili pretres o amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima. Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, Narodna skupština će u danu za glase odlučivati o Predlogu zakona u načelu, pojedinostima i u celini.

Primili ste amandmane koje su na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju podneli narodni poslanici: Marijan Rističević, Branka Stamenković, LJupka Mihajlovska, Ana Stevanović, Vladimir Đurić, Jasmina Nikolić, Milan Lapčević, Gorica Gajić, Dejan Šulkić, Nenad Čanak, Olena Papuga, Nada Lazić, Aleksandra Jerkov, Balša Božović, Gordana Čomić, Dejan Nikolić, Maja Videnović, Radoslav Milojičić, Vjerica Radeta, Aleksandra Belačić, Zoran Krasić, Sreto Perić, Damjanović Miljan, Nataša Jovanović, Nemanja Šarović, Tomislav LJubenović, Božidar Delić, Vesna Nikolić Vukajlović, Ružica Nikolić, Aleksandar Šešelj, LJiljana Mihajlović, Milorad Mirčić, Miroslava Stanković Đuričić, Marina Ristić, Balint Pastor, Elvira Kovač, Arpad Fremond, Aleksić Miroslav, Nenad Konstantinović, Goran Bogdanović, Marko Đurišić, Zdravko Stanković, Marinika Tepić, Sonja Pavlović, Aleksandra Čabraja, Jovan Jovanović, Zoran Živković, Vojislav Vujić, Jelena Vujić Obradović, Marija Jevđić, Đorđe Kosanić i Petar Petrović. Primili ste izveštaje Odbora za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo, Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo, kao i mišljenje Vlade o podnetim amandmanima. Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo, na osnovu člana 163. stava 2. Poslovnika Narodne skupštine, odbacio je kao nepotpune amandmane narodnih poslanika: Branke Stamenković, LJupke Mihajlovske, Ane Stevanović, Vladimira Đurića, Jasmine Nikolić na članove 1, 2, 3, 4, 7, 9, 10, 11, 15, 17, 19, 21, 22. i 24. član i narodnih poslanika Marka Đurišića, Miroslava Aleksića, Nenada Konstantinovića, Gorana Bogdanovića i Zdravka Stankovića na član 5. Odbačeni amandmani ne mogu biti predmet rasprave i o njima se ne glasa. Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres, saglasno članu 157. stavu 3. Poslanika Narodne skupštine, otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima. Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević. Izvolite. Dame i gospodo narodni poslanici, radi se o vaspitno-obrazovnom radu koji se ostvaruje na srpskom jeziku, za nacionalne manjine ostvaruje se na jeziku nacionalne manjine, a ministar može da propiše i tamo gde će to biti dvojezično. Mi smo samo amandmanom želeli da pojačamo to što Vlada želi i da kažemo da snažno to podržavamo. Hvala. Na član 1. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Milan Lapčević, Gorica Gajić i Dejan Šulkić. Izvolite. Uvaženi predsedavajući, gospodine ministre, predložili smo amandman na član 1. gde se govori o tome da za pripadnike nacionalne manjine vaspitno-obrazovni rad se ostvaruje na jeziku nacionalne manjine, a može da se ostvaruje i dvojezično na jeziku nacionalne manjine i na srpskom jeziku, ako se za to opredeli najmanje 50% roditelja, odnosno drugog zakonskog zastupnika dece. Mi smo predložili da se za pripadnike nacionalnih manjina može izvoditi vaspitno-obrazovni rad i na jeziku nacionalne manjine i tada se vaspitno-obrazovni rad organizuje dvojezično, dakle, i na srpskom jeziku i na jeziku nacionalne manjine. Zašto? Ako mi u startu, od malena, dakle, kada deca imaju dve, tri, četiri ili pet godina, vaspitno-obrazovni rad organizujemo samo na jeziku nacionalne manjine, pa onda kroz osnovno obrazovanje, kroz srednje obrazovanje opet imamo istu priču da se organizuje nastava samo na jeziku nacionalne manjine, onda ulazimo u problem da će ta deca znati i biti upućena samo na svoju nacionalnu manjinu, neće dobro znati srpski jezik i neće moći uopšte da se uključe normalno u društvo. Mislimo da to ne treba da bude tako i da treba da im pružimo priliku da obavezno moraju da ostvare svoja prava na jeziku svoje nacionalne manjine, ali nikako da budu isključena, odnosno da budu upućena samo na školski sistem koji se organizuje na njihovom jeziku, a da ne znaju zvaničan jezik države u kojoj žive. Onda je to problem koji može da eskalira kasnije kroz izolaciju u društvu, kroz nacionalne tenzije, kroz razne druge probleme. Mislim da je ovo rešenje koje smo predložili vrlo prihvatljivo i normalno i da se time niko ne ugrožava, a s druge strane pomažemo nacionalni manjinama da ostvare svoja prava koja im po svim konvencijama i, naravno, našim zakonima pripadaju. Gospodine Arsiću, radi korektnosti, tokom jučerašnjeg rada sumnjičio sam na to da niste pošteno merili vreme i da je vreme koje mi je preostalo zapravo meni uskraćeno za dalju diskusiju, međutim, proverio sam na e-parlamentu i bili ste u pravu. Niste morali, kolega Božoviću. Na član 1. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Nenad Čanak, Olena Papuga i Nada Lazić. Da li neko želi reč? (Ne) Na član 1. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Aleksandra Jerkov, Balša Božović, Gordana Čomić, Dejan Nikolić, Maja Videnović i Radoslav Milojičić. Izvolite. Zahvaljujem. Određivanje koliko će dece predškolske aktivnosti imati na jezicima nacionalnih manjina mi smatramo da ne treba da se određuje procentom roditelja i zakonskih zastupnika dece. Jezik životne sredine ili fakultativno učenje jezika koji se inače govori u društvu kakvo je Srbija, srećom, bi trebalo da je vrednosno dobra stvar. Odrasla sam u delu Novog Sada gde je odlična Osnovna škola „Vasa Stajić“, gde smo imali fakultativni mađarski jezik. Nije se tražilo da roditelji to utvrđuju, niti je trebalo 50%, kao što ima drugih škola gde deca kojima je maternji jezik jedan uče fakultativno i drugi jezik. Da ne govorim o bilingvalnoj deci čiji su roditelji sa različitim maternjim jezicima, srećom, imam u porodici i takvu decu. Dakle, zašto bi ostavili da se za to treba opredeliti najmanje 50% roditelja? Ako je očigledno da vam treba jezik nacionalne manjine, koji god da je, što vam trebaju spiskovi od 50% roditelja, što vam trebaju procedure za to? Zašto ne kažemo – ovo je dobro, dobro je za svakog, kakav god da mu je jezik kojim su ga učili mater i otac, da ga zna za ubuduće, da može da se sporazume sa onim ko mu je u komšiluku, da radi sa ljudima koji govore drugačiji jezik? Ovo nije dobra poruka ni onima koji govore jezik većine, koji god da je, niti jezik manjine. Ono što je poseban problem, znam da ćete vi reći da se ovo ne odnosi na to, ali imate sredina gde je većinski jezik – manjinski jezik, jer su drugi jezici relativna manjina. Hoćete li njima tražiti da 50% njih kaže – e, mi hoćemo da učimo srpski? Nemojte to da radimo. Znati jezike, imati ih u svojoj okolini je bogatstvo i kažimo – takvi smo, govorimo šest jezika, što bi rekao Mika Antić, dobro je. Nemojte procente. Na član 1. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Balint Pastor, Elvira Kovač i Arpad Fremond. Vlada i Odbor za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo prihvatili su amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, pa konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona. Da li neko želi reč? (Ne) Na član 1. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Vjerica Radeta, Aleksandra Belačić i Zoran Krasić. Član 1. odnosi se na član 5. osnovnog zakona i govori o upotrebi jezika u predškolskim ustanovama. Amandman koji smo podneli ima za cilj da uskladimo Predlog zakona sa Ustavom Republike Srbije i sa Zakonom o upotrebi jezika i pisma. To u ovom članu nije tako urađeno, nije precizirano. Vi još u obrazloženju zašto ne prihvatate zakon kažete – ne prihvatate zato što se pitanje službene upotrebe jezika i pisma uređuje Zakonom o službenoj upotrebi jezika i pisma. Mi smo vam to i rekli, a ne stoji vam to u ovom Predlogu zakona. Vi kažete – način i uslove ostvarivanja programa vaspitno-obrazovnog rada na stranom jeziku, odnosno dvojezično propisuje ministar. Ministre, ne možete vi mimo zakona. Statutom predškolske ustanove, kažete, uređuje se jezik na kojem se ostvaruje vaspitno-obrazovni rad, a predškolskim programom način ostvarivanja. Dakle, ovo ne može da se uređuje statutom predškolske ustanove ukoliko taj statut nije u skladu sa Zakonom o upotrebi jezika i pisma. Lokalne samouprave svojim statutima uređuju upotrebu jezika i pisma, i naravno, nije sporno da se tamo gde postoje manjine da se koristi jezik manjina, ali ovako kako ste vi napisali, ja sam vam i u načelnoj raspravi rekla, može se desiti da neko traži da se u Lapovu otvori vrtić na mađarskom jeziku, ili u Senti na bugarskom jeziku. To jednostavno ne može. Zato smo hteli ovim amandmanom samo da vam pomognemo da kada već menjate zakon, da ima smisla i da bude usklađen sa članom 10. Ustava i članom 11. Trebalo je da prihvatite ovaj amandman iz praktičnih razloga. Na član 2. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Vjerica Radeta, Sreto Perić i Zoran Krasić. Amandman koji smo podneli odnosi se na član 6. osnovnog zakona. Gospodine ministre, cenimo da se trudite da nešto i uradite u ministarstvu za koje ste vi zaduženi, ali imajući u vidu koliko treba da donesete podzakonskih akata, koliko predloga zakona ste već ovde pred narodnim poslanicima pokušali da branite, stičem utisak da ste vi neki super ministar ili nešto više od toga, pa je negde, otprilike oko 260 podzakonskih akata, koje je potrebno da vi donesete u narednom periodu, da bi ovi zakoni mogli da zažive i da se sprovode u praksi. Predložili smo da se član 2. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o predškolskom obrazovanju i vaspitanju briše, iz razloga što već postojeći član 6. manje ograničava prava lica o kojima se govori u članu 6. nego što to vi sada predlažete. Čini mi se da izlazite iz okvira mogućeg, odnosno ulazite u jednu zonu gde zaštita podataka o ličnostima neće biti sprovedena do kraja. Čitajući obrazloženje ovog zakonskog predloga, videli smo da ste pobrojali sve probleme koji su evidentirani, koje mi kao građani ove naše države prepoznajemo, računali smo da ćete predlogom zakona pokušati da ih rešavate, međutim nema tog. Ja ne vidim ni u jednom članu ovog predloga zakona kako vi mislite da povećate obuhvatnost dece koja treba da pohađaju predškolsko obrazovanje. Videli ste i sami da je velika razlika u pojedinim sredinama. Naravno, vi kažete zavisi od socijalne prirode tog podneblja i to je potpuno tačno. Ne znam da li znate da u pojedinim lokalnim samoupravama imate slobodnih mesta u dečijim ustanovama, a da u Beogradu i u nekim drugim mestima nema čak ni dovoljno.

Mi očekujemo da vi predlozima Zakona o izmenama i dopunama pokušate da tu nešto uradite da uvedemo neku bolju organizaciju, bolji sistem i probajte, gospodine ministre, da kad dođe do promene lokalne samouprave, ne diraju direktora, koji su bili uspešni, to je vrlo česta pojava i nastaju kasnije problemi. Zahvaljujem. Izvolite. Možda je prilika sada da ponovim ono što smo u glavnoj raspravi govorili. Kada su u pitanju podzakonski akti, znači nije ih 260, nego tačno 59. Ne moraju svi da se usklade nego samo oni koji nisu usklađeni i već su timovi napravljeni, ne moram ja da budem nikakav super ministar, nego samo dobro organizovan posao. Kada su u pitanju obuhvat dece, mreža i svega toga i predškolska i rad sa lokalnom samoupravom, imam onaj akt koji se usvaja, a to je deo onog kredita, kojim će se jedan deo tog posla rešiti, a ja ću vrlo brzo krenuti na budžet kada budemo ovde, da budžetiramo timove koji će se baviti novom mrežom. Tako da imamo nameru da iskoristimo sve postojeće kapacitet. Taj projekat se već polako realizuje, najviše na Novom Beogradu, Zvezdari i drugim delovima grada.

Dame i gospodo narodni poslanici, po ovom članu i po amandmanu, predškolska ustanova odnosno osnovna škola koja ostvaruje pripremni i predškolski program, vodi evidenciju o deci, roditeljima, odnosno drugim zakonskim zastupnicima i o zaposlenima u skladu sa zakonom, koji uređuje osnovne sisteme obrazovanja i vaspitanja i ovim zakonom. I ustanove iz stava 1. ovog člana, vodi matičnu knjigu upisane dece, evidenciju i pedagošku dokumentaciju o vaspitno-obrazovnom, evidenciju o izdatim javnim ispravama, evidenciju iz stava 2. tačke 2. ovog člana, može se voditi i elektronski, što je dobro. To ide prilog onom dualnom obrazovanju. Na osnovu evidencije iz stava 2. tačka 1. i 2. ovog člana, predškolska ustanova, odnosno škola koja ostvaruje pripremni i predškolski program izdaje javne isprave pohađanju pripremnog, predškolskog programa i to, pod jedan, prelasku deteta iz jedne u drugu predškolsku ustanovu, odnosno osnovnu školu koja ostvaruje i pripremni i predškolski program. Pod dva, uverenje o pohađanju pripremnog, predškolskog programa, evidenciju javne isprave iz stava 2. i 4. ovog člana, ustanova vodi i izdaje na srpskom jeziku, ćiriličnim pismom na propisanom obrascu, što je svakako dobro jer moramo negovati srpski jezik i ćirilično pismo koliko je to moguće, s obzirom da on spada gotovo u ugrožene jezike i to ne sprečava nikakve procese prema EU, jer su za to najbolji primer Bugarska i Grčka. Svi narodi čuvaju svoj jezik i pismo. Tako i mi moramo, jer ima ona stara izreka, ukoliko izgubiš jezik izgubio si narod. Hvala. Na član 2. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Aleksandra Jerkov, Balša Božović, Gordana Čomić, Dejan Nikolić, Maja Videnović i Radoslav Milojičić. Reč ima narodni poslanik Gordana Čomić. Izvolite. Zahvaljujem. Izmene i dopune Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju ovde nudi novu odredbu kojom će se obavezati predškolska ustanova, odnosno osnovna škola koja ostvaruje pripremnu predškolski program da vodi evidenciju o deci, roditeljima, odnosno o drugim zakonskim zastupnicima i o zaposlenima, a u skladu sa Zakonom koji uređuje osnovne sisteme obrazovanja i vaspitanja. Mi predlažemo da dodate i deo koji kaže – i u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti. Znam da ljudi hoće da kažu to se podrazumeva i da onda dočekamo skandal sa podacima o ličnosti, pa da onda vidimo da se ne podrazumeva. Zakon o zaštiti podataka o ličnosti neće nestati iz našeg sistema, može samo da se komplikuje, nažalost, komplikovaće se baš u obrazovanju zbog prikupljanja podataka osetljive vrste, različitih uzrasta i slično i mislim da bi bilo dobro da obavežemo sve one koji će rukovati tim podacima da moraju imati i onog ko je ovlašćen za rukovanje podacima o ličnosti. Izvolite. Samo kratko, da bi otklonili ovu, da kažem situaciju, ja sam isto to mislio, ali rekli su mi da je u sistemskom Zakonu o obrazovanju i vaspitanju već sadržano, tako da je ovo poseban zakon i da bi to bilo duplirano. Na član 3. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Aleksandra Jerkov, Balša Božović, Gordana Čomić, Dejan Nikolić, Maja Videnović i Radoslav Milojičić. Izvolite. Član 3. predlažemo da se ukloni iz ovog zakona, radi se o detaljno u jedan, dva, tri, četiri, pet, šest, sedam, osam stavova evidencije o detetu. Čak i da se saglasimo da je potrebno u zakon bez upozorenja o potrebi da se poštuje Zakon o zaštiti podataka o ličnosti, da se unosi evidencija, ovo što je uneto u zakon u zakonu ne treba da piše. Evo, samo da vam kažem pretposlednji stav – podatka kojim se određuje zdravstveni status deteta je podatak o tome da li je dete obuhvaćeno primarnom zdravstvenom zaštitom. Vi ste stavili to u zakon kao podatak koji može, a ne mora biti obuhvaćen obavezama iz Zakona o zaštiti podataka o ličnosti. Da ne govorim o tome da delite podatke, kaže – podaci kojima se određuje socijalni status deteta. Da ne govorimo o tome da u stavu 3. imate da izjašnjenje o nacionalnoj pripadnosti nije obavezno, a u stavu 5. da je jedan od podataka da se da podatak o individualno obrazovnom planu, maternjem jeziku i nacionalnoj pripadnosti u skladu sa zakonom. Ako ste već rekli da nije obavezno, što sad ga uvodite u stavu 5? Nije dobro da ovo ostane u zakonu. Prateći i ono što prati moja Vlada, koja hoće da menja zakonodavstvo u skladu sa EU, imaćete nepotrebno u glavi koja je privremeno zatvorena i dobra uz male asistencije nas koji tako molimo – hajde, uradite već odmah kad može, imaćete primedbu od evropske komisije. Ovo ne sme da stoji u zakonu. Izvolite. Imao sam dobre sastanke sa ljudima iz evropske komisije, koji su ocenili usvojene krovne zakone. Uvođenjem jedinstvenog informacionog sistema mi idemo na jedinstven obrazovni broj kojima će sada ti podaci biti zaštićeni, tako da je to u postupku. Hvala. Na član 3. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Vjerica Radeta, Miljan Damjanović i Zoran Krasić. Naš amandman se odnosi na ovaj član o kome se priča, ali mi smo tražili da se samo nešto promeni u vezi matičnog broja, zato što kada Vlada predlaže neki zakon ona ima status predlagača. Ali da proširim malo ovo. Svako dete, do 15 godine života, je po sili zakona u obaveznoj zdravstvenoj zaštiti. Sada vi pravite anketu - da li je. Pa, jeste, zakonska prezunkcija. Vi ste prilikom taksativnog navođenja svih tih podataka, koji su interesantni za predškolsko vaspitanje i ja bih rekao i negu deteta, jer u prvim godinama života to je više nega nego vaspitanje, morali da pođete od principa obaveznih i fakultativnih podataka, tim pre što izvor podataka su roditelji koji saopštavaju te svoje podatke. U obavezne podatke koji moraju da se saopšte su, svakako, podaci o zdravstvenom stanju deteta, ne samo sa gledišta da li je kliconoša, da li može da izazove neke zaraze, itd, nego radi praćenja i nege, a vi ste ovo sve zgurali u nekoliko stavova i sami sebi nametnuli obavezu da vas neko prati i sa gledišta zakona o zaštiti podataka o ličnosti, a da pri tom mi nemamo odgovor u zakonu – a šta ako roditelj ne saopšti podatke. Šta ako roditelj ne saopšti podatke? Ovi podaci o socijalnom statusu deteta, mislim, da ste morali da budete izuzetno oprezni, tim pre što Republika Srbija je u obavezi da vodi politiku nataliteta, borbu protiv bele kuge, po sistemu - svako dete je drago dete, bez obzira na socijalni položaj roditelja i na druge specifičnosti. Svako dete je željeno dete. Nama su potrebna deca i sva deca treba da budu, sa gledišta države i zakona, izjednačena i zato i vam i kažem, pošto je ovaj zakon, praktično, prati dete od šestog meseca života do polaska u prvi razred osnovne škole.

Dame i gospodo, radi se o prikupljanju podataka. Gospodine ministre, tu morate biti izuzetno oprezni, mada ja verujem da ćemo se nekih ljudi, iz takozvanih nezavisnih regulatornih tela, rešiti na vreme.

Morate biti vrlo oprezni, zato što, nažalost, i u toj instituciji se politički tumači. LJudi prave političke karijere na mestima gde to ne bi trebali da rade. Pa, ukoliko, sad ja nešto kažem protiv poverenika, on na Tviteru objavi kako su lažljivi lupeži u Skupštini govorili to i to. Onda imate neku vrstu prijave zbog navodnih ličnih podataka, a u stvari se radi o političkim ambicijama. Vi morate sa tim političkim ambicijama, te političke ambicije, onih koji takve ambicije ne bi trebalo da imaju po zakonu, morate da imate u vidu. Na primer, ja sam dobio prijavu zato što sam rekao da oni koji su prekinuli Šljivančaninu tribinu, da su iz Čačka, Beograda, Rijeke, itd. Onda počne da me tereti samo zato što sam rekao odakle su došli oni koji su tu tribinu prekinuli. Smatram da nije lični podatak reći da je neko, kome čak ni ime nisi pomenuo, došao iz određenog grada. Tako da, postoje kod njih dileme, znači, sve se gleda kroz političke naočare, pa dobro vodite računa oko ovih prikupljanja podataka i dobro pogledajte ovaj zakon ukoliko treba neka izmena još, ili ispravka, što je odborski, možda, moguće, s obzirom da imamo posla sa veoma politički ambicioznim čovekom, kome se nadam mandat ističe, gospodine Martinoviću, beše 2018. godine, pa verujem da će umesto njega doći neki profesionalac, kao što je to slučaj bio sa zaštitnikom koji je ranije bio samo zaštićenik.

Izvolite. Dodat je nakon člana koji definiše evidencije o roditeljima, pa člana za evidenciju o detetu, sada i član evidencije o zaposlenima. Kao i u prethodnom slučaju, tražimo da se taj član briše. Zašto je to razumno učiniti? Ako je ideja da će biti jedinstvenog informacionog obrazovnog broja, šta će vam ovde išta? Ako je ideja da osnovni zakon pokriva obavezom da se mora poštovati i Zakon o zaštiti podataka od ličnosti, šta će vam ovde išta? Ako je ideja da to bude samo prelazno rešenje koje može da bude i u podzakonskom aktu, ministarstvo je vlasno da sve ovo, o tome šta treba da sadrži evidencija zaposlenih u predškolskim, stavi u podzakonski akt, šta će vam u zakonu? Nije racionalno i nije razumno zadržati u zakonu sve ove članove koji se tiču ličnih podataka. Većina kojoj pripadate ima prava da ukloni i stavi van snage i Zakon o zaštiti podataka o ličnosti, i nezavisno, šta god hoćete, to može da se stavi u raspravu i da kažemo – to u ovoj državi neće biti problem. Ali, dok je na snazi, mislim da je dobro da imamo u vidu svaki put kada radimo predlog da se evidentira nečiji lični podatak, da imamo u vidu šta hoćemo da uradimo za godinu dana, za dve, šta je na snazi, šta smo propustili da uradimo, a šta možemo zato što imamo Zakon o zaštiti podataka o ličnosti. Izvolite. Samo da napomenem da je članom 175. sistemskog zakona o obrazovanju, ZOSOV, propisano da ministarstvo vodi registar ustanova dece, učenika i odraslih. Znači, zaposleni u ustanovama u okviru jedinstvenog impresivnog sistema prosvete, pa, da ne nabrajam dalje. Međutim, ja kad sam tražio mišljenje raznih tela da bi ovde došli u Skupštinu, od ovog poverenika smo dobili odgovor da ovo ne može da ide u podzakonske akte, tako da smo ga ponovo uradili ovako. Na član 4. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Balint Pastor, Elvira Kovač i Arpad Fremond, Vlada i Odbor za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo prihvatili su amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, pa konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona. Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević. Izvolite. Dame i gospodo, u predloženom članu i amandmanu radi se o evidenciji o zaposlenima. Takođe, gospodine ministre, morate povesti računa u narednom periodu o ovoj evidenciji, s obzirom da sam vas već u prethodnom obraćanju upozorio na mogućnost da tamo gde ne bi trebalo da bude političke ambicije, a gde je nažalost ima, može doći do pogrešnog tumačenja, odnosno do različitog odnosa u zavisnosti prema kome on mere podnosi. Dakle, tu imate ime i prezime, jedinstveni matični broj građana, pol, datum rođenja, mesto, opština i tako dalje. Ja mislim da u lične podatke spadaju pre svega ime i prezime, adresa, broj lične karte, jedinstveni matični broj, broj osiguranja, broj indeksa, a da drugo nisu lični podaci, ali vi imate čoveka koji je zauzeo jedno važno mesto, pa sam već govorio da i po pitanju toga kažete da je neko došao iz nekog grada ukoliko mu se on politički ne sviđa, onda vi imate tu problem sa navodnim iznošenjem ličnih podataka, rukovanjem itd. Ukoliko kažete i pohvalite državu u nekoj oblasti, pohvalite je da na bolji način nego što radi, on onda postavlja pitanje na koji ste način vi došli do podataka, o statistici koja je sasvim normalna i onda vas tereti za obradu podataka itd. Morate biti izuzetno oprezni, barem neko vreme, ali ja mislim da će vreme kada je Poverenik za informacije od javnog značaja, bio zaverenik protiv vlasti, a ne radi se o nezavisnoj ličnosti, da će to vreme uskoro biti iza nas. Na član 5. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno Vjerica Radeta, Nataša Sp. Jovanović i Zoran Krasić i zajedno Branka Stamenković, LJupka Mihajlovska, Ana Stevanović, Vladimir Đurić i Jasmina Nikolić. Gospodine ministre, možda niste bili toliko upoznati sa činjenicom da naši sunarodnici iz Republike Srpske i iz Crne Gore, zato smo i tražili brisanje ovog člana 5, imaju velike probleme sa dobijanjem državljanstva, samim tim i njihova deca. To su procesi koji traju, verovali ili ne, po nekoliko godina, a mi smo još 2006. godine usvojili zakon po kojem, eto baš je splet okolnosti takav, član 5. daje mogućnost svima njima da ako priznaju državu Srbiju kao svoju maticu, to znači da je neko od njihovih roditelja rođen ovde ili je neko od njihovih baka ili deka ili su se sami naselili, pa daju priznanje da je ovo njihova matična država, onda bi samim tim po toj našoj tadašnjoj zamisli, mi smo to podržali iako najveća opoziciona stranka, da taj proces treba da se ubrza. Ovako ćemo doći u situaciju da će neko od tih porodica i roditelja da podnese zahtev da dete pohađa po ravnopravnim uslovima kao i druga deca u Srbiji predškolsku ustanovu, a da će im to biti barijera što još uvek nisu dobili državljanstvo.

Reč ima narodni poslanik Vladimir Đurić. Izvolite. Zahvaljujem. Član 5. predloženih izmena i dopuna Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju vrši usklađivanje sa Zakonom o osnovama sistema obrazovanja, koji su usvojeni na prethodnoj sednici i mislim da je sada u ovom trenutku jako važno zarad Narodne skupštine pokušati odgovoriti na jedno prethodno pitanje, a to je način donošenja Zakona o osnovama sistema obrazovanja i postaviti to prethodno pitanje zakonitosti njegovog donošenja, samim tim i pitanje potrebe usklađivanja sa njim, jer na prethodnoj sednici taj zakon je donet tako što je rasprava u pojedinostima obustavljena u trenutku kada je za raspravu o amandmanima ostalo više od četiri sata tzv. amandmanskog vremena koje pripada svim podnosiocima svih amandmana svih poslaničkih grupa, dakle i vlasti i opozicije. Na taj način onemogućeno je podnosiocima preostalih neobrazlaganih amandmana da u preostala četiri i nešto sata te amandmane obrazlaže. Teorijski gledano, ti amandmani mogli su biti podneti i od strane poslanika pozicije, dakle vladajuće većine. Ti amandmani su mogli vršiti neke suštinske korekcije Zakona o osnovama sistema obrazovanja i ostalih zakona. Nažalost, o tim amandmanima se nije raspravljalo i samim tim je nezakonito onemogućeno da oni postanu deo usvojenih zakonskih rešenja i time je ozbiljno narušeno dostojanstvo Narodne skupštine i ozbiljno je derogirana njena zakonodavna uloga. Dakle, u tom smislu prethodno pitanje koje se mora rešiti pre nego što se pređe na dalja usklađivanja sa usvojenim Zakonom o osnovama sistema obrazovanja, mora se odgovoriti na pitanje njegove zakonitosti njegovog usvajanja, jer kršenjem Poslovnika o Narodnoj skupštini, kada je predsedavajuća samoinicijativno proglasila da je vreme potrošeno, iako smo svi bili svedoci da na E-parlamentu stoji da za raspravu ima još više od četiri sata, dovodi u pitanje zakonitost rada ovog tela i to je ozbiljno narušavanje i dostojanstva Narodne skupštine i ugrožavanje demokratskih prava svih građana koji su narodne poslanike na izborima izabrali i poslali ovamo.

Jel ovo po amandmanu?) Takođe bih molio predsedavajućeg da opomene šefa poslaničke grupe vladajuće većine da ne dobacuje. Predsedavajući bi trebalo da sačuva svoj integritet i da bez ometanja šefa najveće poslaničke grupe u Skupštini samostalno vodi sednicu, jer sam siguran da je predsedavajuća na prethodnoj sednici upravo podlegla pritisku vladajuće stranke i nezakonito prekinula raspravu o amandmanima, a to je nešto što ne bi smelo da se dešava. Hvala.

Obrazlagao sam razloge zašto smo amandmanom predložili brisanje člana zakona kojim se vrši usklađivanje sa, po našem mišljenju, nezakonito donetim Zakonom o osnovama sistema obrazovanja, jer je njegovim usvajanjem prekršen član 158. stav 5. Poslovnika, u kome piše da rasprava po amandmanima traje do deset časova. Četiri i po sata pre isteka tog vremena ta rasprava je prekinuta. Dakle, to su razlozi zbog kojih smo predložili brisanje i to sam obrazlagao u dva minuta, na koja imam pravo da u njihovom okviru obrazložim razloge za podnošenje amandmana. Gospodine Đuriću, nešto da vam kažem, vi ne možete da obrazlažete razloge zašto ste podneli amandman, nego obrazlažete razloge zašto ste podneli amandman na Predlog zakona. Obrazložili ste da ste tražili da se Predlog zakona briše zato što smatrate da nam gospodin Martinović dobacuje šta da radimo u vezi predsedavanja i vođenja sednice. (Zoran Krasić: Ne, ne.) Ma ja sam ga odlično razumeo, samo ne želim da neko način vođenja sednice predstavlja kao diktaturu, jer nije diktatura. Skoro tri je bilo. Nije bilo u temi, nije bilo o amandmanu i opet je diktatura? Na član 5. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević. Zahvaljujem. Dame i gospodo narodni poslanici, ovde se radi o izmenama koje se tiče zakonskog zastupnika i tražioca državljanstva, koliko ja znam, a gospodin ministar će reći da li sam u pravu. Mi želimo to da podržimo i ja kao podnosilac amandmana ću iskoristiti svojih dva i nešto minuta. Gospodine predsedavajući, vi svakako znate da je u ovoj Skupštini primenjivano pravilo od davnina, još iz žutih vremena, da bez obzira koliko traje izlaganje, da li dve sekunde ili dva minuta i 10 sekundi, da se beleži dva minuta. I ja sam gledao da uštedim vreme i to sam govorio prilikom prethodnih obrazlaganja, govorio građanima da želim da uštedim vreme i štedeo sam svoje vreme. Znači, tih 240 minuta, o kojima se govori, po njihovim pravilima, štedeli smo Atlagić i ja, želeći da snizimo troškove. S obzirom da se oni bune, ne misle valjda da ću ja vreme ovo za obrazlaganje ovog amandmana ostaviti njima, stoga ću ja koristiti punih dva minuta, da iskoristim sve vreme predviđeno za obrazlaganje, da ne bi došlo do tih problema, da oni ne bi mislili da vreme koje sam ja uštedeo, da je njima ukradeno. Dakle, ja pozdravljam to što i tražilac državljanstva je obuhvaćen ovim izmenama i dopunama, tako da i oni imaju pravo na predškolsko vaspitanje. Na član 5. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Aleksandra Jerkov, Balša Božović, Gordana Čomić, Dejan Nikolić, Maja Videnović i Radoslav Milojičić. Reč ima koleginica Gordana Čomić. Izvolite. Amandman kojim smo predložili da i lica bez državljanstva i tražilac državljanstva ima pravo, uvodi i kategoriju tražioci azila. Objasniću zašto. Svaka moja Vlada Srbije koja bude radila strateški na evropskim integracijama, odnosno na menjanju Srbije u saglasnosti sa EU, koja bude radila na normalizaciji odnosa Beograda i Prištine, imaće moju javnu i aktivnu podršku. I ova Vlada je to radila, nedovoljno dobro, ali to je za kritiku, zato što imate pravo i da kritikujete i baš onda kada podržavate. Ovo što je Vlada Srbije uradila u tretmanu talasa, pa reke izbeglica je treći dodatni razlog za podršku, jer smo jedina zemlja koja je rešavala izbegličku krizu sa aspekta ljudskih prava. To je upravo razlog, jer jeste etički problem da li da unosite tražioce azila. To je upravo razlog zašto unosimo i ovu izmenu, jer migranti koji prelaze i prolaze Srbijom nisu talas, nisu jednokratni. Radi se o tome da je reka ljudi koja će kroz teritoriju Srbije ići od juga ka severu, odnosno što se nas tiče u zemlje EU. To je jedini razlog zašto smo hteli da se i ovim zakonom omogući i onima koji su tražioci azila, bez obzira koliko bio mali broj, jer znamo da jako mali broj ljudi traži azil u Srbiji, neverovatno mali broj, oni ne žele da ostanu u Srbiji, oni su na putu ka drugim zemljama EU, ali i za taj mali broj, više kao da ostane zabeleženo da je Srbija rešavala probleme izbeglica i migranata sa aspekta sa ljudskih prava. Na član 6. amandmane u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanici: zajedno Vjerica Radeta, Nemanja Šarović i Zoran Krasić, zajedno Branka Stamenković, LJupka Mihajlovska, Ana Stevanović, Vladimir Đurić i Jasmina Nikolić i zajedno Aleksandra Jerkov, Balša Božović, Gordana Čomić, Dejan Nikolić, Maja Videnović i Radoslav Milojičić. Članom 6. Predloga zakona vrši se intervencija na članu 15. stav 3. osnovnog teksta u skladu sa izmenama i dopunama koje su nedavno usvojene u Narodnoj skupštini, a tiču se osnova sistema obrazovanja i vaspitanja, i to poprilično deluje jasno. Ali, oni koji su bili protiv onog predloga zakona, valjda bi trebalo da budu protiv ovog predloga zakona u ovom delu. Meni je drago što u ovoj raspravi ima puno amandmana sa svih strana, i poslanici vlasti i poslanici opozicije su podneli i svi su to podneli sa ciljem da se popravi tekst, mi iz opozicije malo da vas kritikujemo, pa ovi koji su sa druge strane, i oni da vas malo kritikuju, da utiču na vas da popravite ovaj predlog zakona. I to je dobra rasprava i dobro je što Arsić vodi ovako demokratsku ovu raspravu da sučeljimo mišljenja, da bi pomogli ministru. Gospodine Šarčeviću, kada ste radili ovaj predlog zakona i one prethodne predloge, očigledno onaj ko vam je činio pomoć ili uslugu, ko se konsultovao, kako ste vi rekli, sa 22 državne institucije itd, očigledno nije konsultovao neke elementarne stvari. Znači, kada su u pitanju zaposleni, postoji Zakon o evidencijama u oblasti rada, gde je tačno navedeno šta se sve vodi, koji podaci se registraciju kada su u pitanju zaposleni. Gospodine Šarčeviću, u Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju nema mesta za odredbu o upotrebi pečata. To treba da ide su statut predškolske ustanove. Znate, ne može sve da se gura u zakonsku normu, jednostavno, ne može. Vi ste ovde to ubacivali. Neko vas je, ja vas ne optužujem, ali neko od ovih 22 je zakazao.

Zahvaljujem. Želim da iskoristim vreme da ne bi došlo do zabune, da se opet ovi ne bi bunili kao Grk u apsu. Dakle, član 6. u članu 15. stav 3. briše se. To je u zakonu član 15, to su programi predškolskog vaspitanja i obrazovanja, osnove programa predškolskog vaspitanja i obrazovanja, član 15. – predškolsko vaspitanje i obrazovanje ostvaruje se u skladu sa osnovama programa predškolskog vaspitanja i obrazovanja. Stav 2. glasi – osnove programa predškolskog vaspitanja i obrazovanja donose se u skladu sa zakonom. On glasi – osnove programa predškolskog vaspitanja i obrazovanja sadrže osnove programa nege i vaspitanja dece uzrasta od šest meseci do tri godine, osnove programa predškolskog vaspitanja i obrazovanja dece od tri godine do polaska u školu, uključujući i osnove pripremnog predškolskog programa. Dakle, taj treći stav koji sam pročitao se briše i ja mislim da je Vlada bila u pravu i amandman ide u tom smeru. Želimo da podržimo Vladu koju smo birali.

Zahvaljujem. Na član 7. amandmane u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanici zajedno Tomislav LJubenović, Vjerica Radeta i Zoran Krasić i zajedno Aleksandra Jerkov, Balša Božović, Gordana Čomić, Dejan Nikolić, Maja Videnović i Radoslav Milojičić. Ovim amandmanom predloženo je brisanje člana 7. Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju, zato što poslanička grupa SRS smatra da predlagač u ovom članu nije dao nikakve suštinske izmene svojim predlogom. Članom 7. predložene su izmene i dopune člana 16. osnovnog zakona i kao u čitavom ovom predlogu zakona ne menja se ništa bitno u osnovnom zakonu. Sam predlagač je u obrazloženju datom za izmene člana 16. osnovnog zakona naveo da se ovo čini zbog usklađivanja sa novim Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, i to pre svega da bi se uskladile odredbe koje se odnose na planove predškolskih ustanova u onom delu koji govori da predškolski program sadrži podatke o ostvarivanju saradnje sa savetom roditelja i formiranjem u jedinici lokalne samouprave. Pored toga, planovi se sada zovu pripremni planovi. Ukoliko ovaj Predlog zakona bude usvojen, ništa se značajno u predškolskom vaspitanju i obrazovanju neće promeniti. Po mišljenju SRS, istinska promena u predškolskom vaspitanju i obrazovanju značila bi stvaranje uslova da se ukinu dugačke liste čekanja dece za upis u predškolsku ustanovu, pa bi roditelji bili pošteđeni takvih trauma. Istinsku promenu bi predstavljala i mogućnost da se iz budžeta Republike vrši finansiranje vaspitača za mešovite grupe dece. Na taj način bi se izbeglo zatvaranje predškolskih ustanova, u nekim najčešće seoskim sredinama, a u slučaju kada jedinica lokalne samouprave nema mogućnosti da finansira rad vaspitača ovakvih grupa. Takve slične konkretne poteze bi trebalo povući ukoliko se istinski želi unaprediti predškolsko vaspitanje i obrazovanje, da se pomogne roditeljima dece predškolskog uzrasta i samoj deci u tom uzrastu. Srbija se suočava sa ogromnim problemom negativnog prirodnog priraštaja, sa problemom iseljavanja mladih ljudi sa decom i neophodne su hitne mere sa kojima bi se izašlo u susret roditeljima i deci predškolskog uzrasta. Kao i prethodni, ovaj amandman spada u grupu amandmana koje sa kolegama podnosim, a koje je kolokvijalno zovem vaspitni amandmana. Kada imate zakon čije ste izmene i dopune doneli i onda prosto morate da imate nekoliko drugih propisa koji su vezani zakonom, neminovno da ih unosite u proceduru izmena i dopuna. Mi smo ovde zato podneli amandman da bih mogla da obrazložim ideju koju nose, pod znacima navoda, vaspitni amandmani, a da tekst u prethodnom tekstu zakona smatramo boljim, jer svi ovi zakoni su došli posledično zato što smo menjali zakon. Znači, to mora da prođe kroz Skupštinu, pa mora. Šta je bio naš predlog kada su u pitanju ovakve procedure? Kao što imate u Rezoluciji o zakonodavnoj aktivnosti Republike Srbije, doneta je jednoglasno 2013. godine u junu mesecu, da predlagač donosi podzakonske akte zajedno sa predlogom zakona, i to je jedino rešenje koje će Vladi olakšati posao, koje će učiniti razumljivijim kakav je uticaj zakona, tako sam imala predlog da kad donosite izmene i dopune zakona, iz kojih proističu neminovne posledice, da ih unesete odmah i da to bude deo Poslovnika Narodne skupštine. Tako rade moderni parlamenti. Više vam objašnjavam zašto ja ove kolokvijalne amandmane zovem vaspitno, nego da li ćete zadržati postojeću ili staviti ovu.

Izvolite. Zahvaljujem. Dame i gospodo narodni poslanici, član 7. obuhvata promene u članu 16. Izmene i dopune zakona se vrše na članu 16. Ovde se radi o saradnji predškolskih ustanova sa lokalnim samoupravama, roditeljima, posebno roditeljima dece sa teškoćama u razvoju. Pohvaljujem to što država vodi računa i što širi broj dece koja treba da uživaju ovu vrstu podrške i vaspitanja. Verujem da ova Vlada to neće uraditi. To je bila nečuvena saradnja lokalne zajednice Novi Sad, pokrajine. To je bila nečuvena saradnja. Ne daj Bože da se ponovi. Zamislite kad političari sa posebnim potrebama oduzmu od dece ometene u razvoju samo zato što oni imaju posebne potrebe za skupim odelima, posebne potrebe za draguljima, posebne potrebe za penthausima, posebne potrebe za kućama u Beču, za stanove u Beču. Zamislite Sulejman Veličanstveni nije uspeo da zauzme Beč, a Goran Ješić zauzeo uži centar Beča. Dvesta metara kvadrat, i to zauzimanje centra Beča zaboravio da prijavi. Trebao je da se ponosi, pa on je bio uspešniji od Sulejmana Veličanstvenog. Zauzeo je centar Beča, doduše novcem građana Srbije. Hvala. Izvolite. Zahvaljujem. Potpredsedniče, bili ste dužni da, u skladu sa članom 107. i članom 27, objasnite narodnim poslanicima koji se rugaju izrazu „lice sa posebnim potrebama“ da je to nedopustivo. Objasniću, nije problem. Dakle, kao što je iz govora podrazumevano, izbačeno da nekom govorite da je bogalj ili da ga vređate zbog fizičkih nedostataka ako ima bilo koji invaliditet, tako je nedopustivo da se za političku metaforu koristi da je autističan, jer je to vređanje osoba sa autizmom, i da se sa veseljem rugamo, želeći da sasvim razumljivo i opravdano kritikujemo one koje smatramo političkim protivnicima izrazom „lice sa posebnim potrebama“, i to iz nekoliko razloga. Prvo, radi se o licima sa smetnjama u razvoju, bez obzira na uzrast, a drugo što se to ne radi. Molim vas, naše zajedničke Skupštine radi, nemojte to da dozvoljavate. Ako hoćemo da omalovažimo političkog protivnika, radimo to bez uplitanja izraza koji se odnose na živote mnogih ljudi, dece i odraslih, koji su ceo svoj život označeni izrazom „lice sa smetnjama u razvoju“, svih nas radi, a ostalo udrite, to bar nije sporno.

Dame i gospodo, reklamiram čl. 103, 108. i 109.

Ovu podvalu neću trpeti i dužni ste da izreknete opomenu zbog ovog podmetanja. Upotrebio sam izraz „deca sa teškoćama u razvoju“, a za političare koji su Heterlend zloupotrebili rekao sam „političari sa posebnim potrebama“ i naveo da su te posebne potrebe bili penthausi. Da li je to tačno? Da li ovaj njihov predsednik ima 300 i nešto kvadrata na pašnjaku? Da li su to njegove posebne potrebe? Da li su to njegove posebne potrebe? Da li Goran Ješić ima stan u Beču? Da li se vodi postupak zato što ga nije prijavio? Da li je osvojio centar Beča za razliku od Sulejmana Veličanstvenog? Da li su to posebne potrebe. Mislim da jesu. Dajem ostavku ako političare nisam nazvao kao političare sa posebnim potrebama i naveo sve penthause i sve… Ne mogu sve da navedem šta su oni zloupotrebili. Ako nisam, neka gospođa da ostavku. Hvala. Vi ste sami ponudili svoju, ali nemojte da tražite od drugih. Napomenuo sam prilikom odgovora koleginici Čomić da vi niste imali želju nikoga da uvredite. Na član 8. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno Božidar Delić, Vjerica Radeta i Zoran Krasić, zajedno Branka Stamenković, LJupka Mihajlovska, Ana Stevanović, Vladimir Đurić i Jasmina Nikolić i zajedno Aleksandra Jerkov, Balša Božović, Gordana Čomić, Dejan Nikolić, Maja Videnović i Radoslav Milojičić. Reč ima narodni poslanik Zoran Krasić. Evo, ovo što je obuhvaćeno članom 17. na koji se odnosi intervencija iz člana 8. Predloga zakona je dobar primer da je pola dobro, a pola ne valja. Pola koje je dobro to je ono što brišete, a druga polovina koja ne valja je ovo što dodajete. Stvarno, gospodine Šarčeviću, nešto nije u redu sa ovim Predlogom zakona kada vas kritikuje i vlast i opozicija. Vidite i sami, skoro na svaki član Predloga zakona najmanje dva poslanika iz vlasti su podneli amandmane da vas upozore da nešto nije dobro. Hajde što nas iz opozicije ne slušate, to dođe nekako kao normalno, ali što ove vaše iz vlasti ne slušate, e to se zamislite, tu mogu da lipnu kraci, znate. Za čas, skupe se 126 i vas mogu da razreše. Gospodine Šarčeviću, pošto je ovo predškolsko vaspitanje, svi ti programi koji se koriste imaju za cilj da na neki način kod te dečice podstaknu nešto što u krajnjem slučaju treba da bude reč odgovornost, i to društvena odgovornost. Kada su kod kuće sa roditeljima, babama, dedama, rođacima, to je jedna socijalna sredina u kojoj dobijaju neke navike koje možda i ne moraju da budu društveno prihvatljive i verifikovane i neophodne za obrazovni proces koji je sledeća stanica, odnosno sledeća etapa u njihovom razvoju. Predškolske ustanove su dobre sa gledišta te socijalne klimatizacije deteta da shvati i ono što znači bezbednosti, da shvati šta to znači društvo, da shvati koje su to vrednosti koje društvo nagrađuje, a koje su to mane koje društvo na neki način kažnjava, a sve u cilju pripreme da dete kad krene u školu može da primi neophodnu količinu informacija, koje će u životu da predstavlja znanje i prihvatanje društvenih vrednosti. Da ne bude da Zoranu ništa ne odgovorim od ovog što me pita. Naravno da slušam šta mi kažu i poslanici opozicije i pozicije, ali slušam i praktičare. Ovog puta smo slušali ljude koji rade u predškolskim ustanovama i napravili smo ove izmene koje su u korist programa, jer se ovde donosi finansijski plan na godišnjem nivou kao bilo koja poslovna godina, a ne prati ga nekakav program koji se određuje od 1. septembra pa na 31. avgust, tako da su i te neke promene ovde usledile.

Da li neko želi reč? (Ne.) Na član 9. amandman su zajedno podneli Aleksandra Jerkov, Balša Božović, Gordana Čomić, Dejan Nikolić, Maja Videnović i Radoslav Milojičić. Izvolite. Oni nisu ključni amandmani, niti kao amandman kada predlažemo azil, kada hoćemo da obeležimo trenutak u zakonu kada će biti možda dvoje tražilaca azila. Ovde se samo radi o malo promenjenoj formulaciji i smatramo da naša predložena formulacija bolje definiše i oblike i programe vaspitno-obrazovnog rada. U kratkoj tridesetsekundnoj digresiji, meni je žao što nikako nisam mogla da napravim nijedan vaspitni amandman koji bi se ticao onoga što zovem predškolsko vaspitanje od treće godine, nažalost, ali ostajem privržena tome da nam je strašno potrebna ozbiljna debata da ne da bude predškolskog, nego da znamo u naseljima i sa 2.000 ljudi da postoji neko dete koje od treće godine kreće u socijalizaciju. To su strašno važne stvari. Izvinjavam se na digresiji, ali nigde nisam mogla, osim ovde u smislu obrazovnih programa. Kratko, radi dobrog dijaloga. Apsolutno sam to tako i razumeo, mi jesmo mnogo toga uradili na pripremi svega toga o čemu vi pričate i jako ćemo mnogo voditi računa u okviru usvajanja svih ovih zakona i programa, one koje radimo sa svetskom bankom, koji imaju to za cilj. Ako ste ovaj član baš posmatrali, on ima za cilj da se izbace razni komercijalni programi, razni programi koji prave neke vidove sagregacija u ovakvim ustanovama, a na neki način obavezujemo samu ustanovu i dajemo joj podršku da sve to radi i više nego što je do sada bilo. Na član 9. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Nenad Čanak, Olena Papuga i Nada Lazić. Izvolite. Hvala predsedavajući. Ovim amandmanom smo hteli da ga dopunimo na neki način i da podstaknemo, opet na neki način, lokalnu samouporavu da finansira fakultativno učenje maternjeg jezika u predškolskim ustanovama, jer ovim članom se govori to da lokalna zajednica može da upotpuni kvalitet onog vaspitnog i obrazovnog rada u predškolskoj ustanovi uvođenjem nekih van nastavnih aktivnosti, kao što je tu i fizičko i muzičko i engleski jezik. Znači, ako je multinacionalna sredina da poštuje i uvođenje maternjeg jezika ka fakultativnog, ali znam iz prakse da to već postoji u nekim predškolskim ustanovama, npr. u Novom Sadu, u Kuli, u Vrbasu, gde se neguje rusinski jezik npr, ali tu nastavu u predškolskoj ustanovi niko neće da finansira. Bar smo mislili da u tim predškolskim ustanovama, u tim opštinama gde su jezici bar u službenoj upotrebi da se ovde na neki način ovim članom natera da lokalna zajednica finansira tog nastavnika-vaspitača, koji će jednom ili dva puta nedeljno dolaziti da taj jezik nacionalne manjine se podstiče i u stvari da se to finansira.

Da li neko želi reč? (Ne.) Na član 10. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević. Da li neko želi reč? (Ne.) Na član 11. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno Vesna Nikolić Vukajlović, Vjerica Radeta i Zoran Krasić i zajedno Aleksandra Jerkov, Balša Božović, Gordana Čomić, Dejan Nikolić, Maja Videnović i Radoslav Milojičić. To su programi vaspitanja i obrazovanja kod posebne kategorije dece koja se nađu u određenoj situaciji, ono što se kaže – ne daj Bože da neko bude u toj situaciji. Dobro je što postoji, i ranije je postojala ta specifičnost i to nije neki problem. Vi ste neznatno to nešto promenili. U ovom delu koji ste menjali ima jedan deo koji mi se sviđa, što ste na prvo mesto stavili odgovornost Ministarstva, a ovo drugo je već problematično i zato smo to i obuhvatili ovim amandmanom. Međutim, i povodom one rasprave gde je bilo o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja skrenuo sam vam pažnju. Svaki državljanin Republike Srbije, svaki građanin, svako dete na teritoriji Republike Srbije kada ostvaruje neko pravo koje je garantovano Ustavom Republike Srbije i dignuto na nivo odgovornosti države, svi oni ta prava ostvaruju na svakom kvadratnom santimetru Republike Srbije u punom obimu, na jednak način i putem neke ravnopravnosti. Lepo je što ste vi neke stvari ovde uradili, ali se stvarno postavlja pitanje da li je to moguće? Vi ste ovde ovom izmenom izbacili porodicu kao prostor gde može da se vrši ostvarivanje tih programa. Samo ste terminološki to uradili, ali sam potpuno siguran da suštinski to niste izbacili, jer na nekim lokalitetima prosto ne postoji druga mogućnost, ne postoje ustanove društvene brige o deci, niti predškolske ustanove, a postoji obaveza države da bude ravnopravno i jednako za svu decu. Tako da smo hteli samo da potenciramo ovo da Srbija ima neku svoju razuđenost, ima neki svoj kapilarni sistem, nije sve isto, da vam skrenemo pažnju da morate i u tom delu da vodite računa i da na drugačiji način pristupate lokalnim samoupravama, jer na čelu tih institucija, toga što mi zovemo vrtići i predškolske ustanove, svega i svačega ima u rukovodnom kadru.

Slažem se gospodinom Krasićem, ali ovde je napravljena jedna izmena. Ovaj deo koji se odnosi na kućne varijante se prebacuje u poseban pravilnik. Ovde se formiraju grupe, znači na bolničkim uslovima koji idu direktno iz budžeta. Tako da su sada tu neke razlike jako važne. Složio bih se sa vama da izbori direktora predškolskih ustanova su sada u domenu ministra prosvete, tako da će se tu neke stvari menjati. Zahvaljujem. Da li neko želi reč? (Ne.) Na član 12. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Branka Stamenković, LJupka Mihajlovska, Ana Stevanović, Vladimir Đurić i Jasmina Nikolić. U raspravi u načelu ministar i ja kao predstavnik poslaničke grupe DJB čini mi se da smo se složili da je predškolsko obrazovanje i vaspitanje veoma važno. Složili smo se da mu treba reforma. Čuli smo da dolazi neki kredit koji će potpomoći i proširenje mreže ustanova. Ono što je po meni sporno jeste što nismo dobili potpuno nov predlog celokupnog zakona, nego samo izmene i dopune pojedinačnih odredbi koje se kao usklađuju sa onim krovnim zakonom koji smo pre mesec dana ovde u Skupštini donosili. Mislim da je ovo bila prilika da jasno napišemo kojim pravcem nameravamo da idemo. Po komentarima na društveni mrežama, vidim da ljudima uopšte nije jasno zašto je bitno da obuhvat dece od treće godine pa nadalje bude mnogo veći u vrtićima, nego što je to danas. Oni misle da će to značiti da deca polaze u školu. Moramo jedan deo edukacije da objasnimo da to nije škola, nego da oni moraju da budu izloženi u to doba, kada se razvijaju više kongitivne funkcije i moždane sinapse što boljoj stimulaciji, što stimulativnijem okruženju, što vrtić svakako pruža. Naročito za učenje stranog jezika, bitno je da budu tome izložena upravo u ovom periodu. To ne znači da treba da uče nepravilne glagole, ali znači da treba da budu izložena melodiji jezika, da hvataju akcenat, da pevaju na engleskom ili na nekom drugom stranom jeziku, na ruskom, nije bitno. Znači, moramo da poradimo i na edukaciji zašto to nije servis za čuvanje dece, nego je to bitno i za jednake startne pozicije u trenutku kada se kreće u osnovnu školu. Samo da se priključim onome što ste rekli. Jednostavno, mi smo u prvom danu govorili o još tri dokumenta, dva iz nuklearne bezbednosti, jedan vezan za kredit Svetske banke koji kada se pretvori u evre iznosi 47 miliona evra. Znači gradnja, adaptacija, drugi deo je edukacija, programi popularizacije cele priče i jedan deo manji je za servis ljudi koji će raditi. Ovih dana je ta priča završena i kreće punom parom u javnost.